Vnímám varování, že výsledkem regulace bude dříve či později podstatné oslabení konkurenceschopnosti potravin vyráběných na území České republiky. Zde bych znova zopakoval, co tady zaznělo z úst paní kolegyně Balaštíkové, že když schválíme tu dnes předkládanou novelu, že my vlastně pomůžeme i dodavatelům z cizích zemí. V tom s ní hluboce souhlasím, že jim pomůžeme.

A myslím si, že základ podnikatelského úspěchu každé společnosti je, že někdo od vás zboží koupí. V důsledku snížení konkurenceschopnosti dojde ke snížení podílu potravin od výrobců z České republiky na tuzemském trhu.

A ke snížení vývozů. Asi by stálo za to, kdyby tady předkladatel zákona nebo ministr zemědělství řekl, kolik miliard produktů českých výrobců, včetně těch největších, vlastně berou řetězce a prodávají je za našimi hranicemi. Protože potom bychom se mohli také dobrat toho, co tou novelou nebo přitvrzením toho zákona způsobíme. Jestli prostě nepůjde i o poškození vývozu českých potravin do zahraničí. Protože já nevím, jak ten zákon chce řešit.

Udržování a případně i zpřísňování regulace, a tím vyvolaný stav faktické a právní nejistoty určitě povede k opatřením k ochraně dosavadních i budoucích investic vynaložených obchodníky v České republice. Uvedené důsledky budou mít nepochybně negativní dopad do výše daňové povinnosti. Na toto jsem byl upozorněn.

Já se prostě domnívám, že jestliže někde není, a v tom jsme v rozporu s panem předkladatelem, fatální problém, že radši bych právní prostředí neměnil už s ohledem na to, že máme podepsány možná stovky mezinárodních závazných smluv a každá změna právního prostředí může vyvolat případné arbitráže, v tom lepším případě, odchod některých podnikatelů z České republiky. A vzhledem k tomu, že utíkají domácí podnikatelé, tak myslím, že naše prostředí výrazně ochudí i to, když začnou utíkat i ti cizí.

Já se omlouvám... Pane poslanče, vás prosím o zvýšení hlasitosti. Ostatní kolegy poprosím o klid...

Ne, prosím, neříkejte to! Neřeknu to. Takže skutečně tohoto bych se obával. Zase, nemyslím si, že do takto citlivé problematiky by měl zasahovat Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Novela nepřináší ani deklarovanou vyšší právní jistotu. Vymezení zakázaných jednání je jen příkladné, a není tedy zřejmé, za co všechno mohou miliardové sankce hrozit. Já se přiznám, že mám vysokoškolské vzdělání, mám za sebou praxi z veřejného sektoru, z komunální politiky, ale často když jsem potom nucen sáhnout po některých zákonech, tak...

Já vás přeruším, pane kolego, a znovu poprosím a začnu jmenovat konkrétní jedince nebo přeruším jednání Sněmovny do doby než tu bude klid.

Vidím, že se to setkalo s pozitivním ohlasem, přesto vás prosím o klid a o vyslechnutí pana poslance Laudáta. Děkuji.

Tudíž dneska bych chtěl aspoň dospět k tomu, že...

Že bych dokončil tu obecnou stránku a pak mám připomínky k jednotlivým paragrafům. A samozřejmě pokud to koalice prohlasuje do druhého čtení, tak pak když už tedy tato katastrofa má nastat, tak aspoň bych se snažil, ale to by bylo až v rámci druhého čtení, čím bych ušetřil sněmovně čas, načetl nějaké pozměňovací návrhy, aby aspoň ta novela měla trošku hlavu a patu a nebyla tolik riziková.

Přestože pan poslanec se pokusí to nějak dokončit, sněmovnu prosím o klid.

Vy možná chcete všechno regulovat, vy potom ty důsledky nevíte.

Jestli to chcete tak dopracovat, tak pak chápu, že střílíte takové návrhy zákonů a chováte se tak, jak se chováte.